Přeji hezký večer. Pan poslanec Martínek, máte něco k proceduře? Takže po částech to budeme hlasovat, pakliže bude vysloven souhlas.

Děkuji, že mě všichni tak pečlivě a starostlivě upozorňujete, zatím to mám pod kontrolou.

A odpovědná říkáte, ano, tak. Takže hlasujeme o tom, zdali souhlasíme s procedurou.

Tak prosím, pane zpravodaji. Ano, děkuji.

Já ukončím hlasování. Hlasování prohlašuji za zmatečné.

Kdo je proti?

Návrh byl přijat. Děkuji.

Stanovisko, paní ministryně?

Kdo je proti?

Návrh byl přijat.

Stanovisko?

Kdo je proti?

Děkuji.

Stanovisko ministryně?

Návrh byl přijat. Ano, děkuji.

Prosím. A teď už bychom měli hlasovat o zákonu jako celku. Tak o všech návrzích bylo hlasováno, přikročíme tedy k hlasování o celém návrhu zákona.